Já jsem ten projekt převzal ve chvíli, a byl jsem zděšen, kdy na prvním jednání se ukázalo, že si tam sedne třicet úředníků z osmi resortů, ti úředníci jsou navzájem naprosto rozhádání a nesměřují k žádnému konci.

Byly by to mimo jiné evropské dotace nebo fondy na všechny dopravní projekty. Troufám si říct, že byl docela husarský kousek, že se nám s Věrou Jourovou a panem státním tajemníkem Prouzou a dalšími lidmi podařilo odvrátit toto nebezpečí a vrátit Českou republiku zpátky do hry, protože Česká republika už v Bruselu měla samozřejmě pověst někoho, kdo léta slibuje, že konečně něco uvede do souladu, ale stále buď vyrábí kočkopsy, anebo nedává vůbec nic. Z tohoto důvodu si troufám říct, byť je mi jasné, kolik přijde připomínek a námětů o tom, jak zastaví tato novela veškeré investiční akce, což určitě není pravda, ale pravda je ta, že Evropská komise nám dlouhodobě vyčítala a namítla neplnění směrnice EIA, respektive zásadní rozdíly, které v naší existující směrnici EIA ve srovnání s evropskou směrnicí existují. Ty rozdíly byly především v oblasti závaznosti výstupu z procesu EIA, kdy byl požadavek, aby proces EIA a stanovisko EIA bylo ve formě závazného stanoviska, dále širší možnost takzvané konzultativní účasti veřejnosti například ve stavebním řízení, širší účast ekologických organizací nebo organizací, které se účastí procesu nejenom EIA, ale především územního a stavebního řízení jako účastníků povolovacích řízení, dále možnost soudního přezkumu negativního závěru zjišťovacího řízení, to znamená rozhodnutí, že v konkrétním případě nebude proces EIA vůbec proveden, a nebo automatický odkladný účinek žalob proti vydanému rozhodnutí. Novela byla několik měsíců připravována stovkami lidí, nejenom všemi dotčenými resorty, což je asi osm dotčených resortů, ale také Svazem průmyslu, Hospodářskou komorou a mnoha dalšími. Byla k tomu vydána opakovaná memoranda. A věřte, že si velmi dobře uvědomuji, jaký tato novela může mít a bude mít dopad.

Mimo jiné v rámci meziresortního připomínkového řízení před projednáváním ve vládě přišlo 350 zásadních připomínek a všechny byly vypořádány, to znamená novela šla do vlády bez rozporu a vláda ji také jednomyslně schválila. To znamená, troufám si říct, že toto je opravdu novela, která by měla řešit rok 2015, a my dneska společně s Ministerstvem pro místní rozvoj, které by mělo být jaksi gestorem nového řešení, intenzivně spolupracujeme na pracovně tomu říkám jednotném povolovacím řízení, tedy podobný systém, jako má dneska například Rakousko. Záměrně říkám podobný systém, protože podle mých informací se Evropské komisi nelíbí příliš ani rakouský systém, to znamená, neměli bychom jít určitě slepou cestou, ale je to systém, který by měl v ideálním případě od 1. 1. 2016 nahradit samostatné procesy, dneska velmi časově náročné, velmi byrokratické, tedy samostatně EIA, samostatně územní řízení, samostatně stavební řízení do jednoho celku, do jednoho procesu řízeného jedním stavebním úřadem. Tato novela by měla být řešena jako velká novela stavebního zákona a takto už na ní Ministerstvo pro místní rozvoj pracuje. Dámy a pánové, já bych vás chtěl poprosit, ale určitě jsem připraven na diskusi v této věci, abychom tuto novelu propustili do výborů, kde samozřejmě očekávám velkou diskusi. Nicméně je dneska dost jasné a Evropská komise to několikrát jasně, a mám ty důkazy, písemně vyjádřila, že je tady jistý manévrovací prostor, ale potom jsou tady věci, které budou velmi pravděpodobně pro Evropskou komisi nepodkročitelné.